Nyní pan kolega Dolínek s faktickou poznámkou a potom ještě faktická poznámka paní kolegyně Pekarové. Dobré dopoledne. Umíte si představit, že váš recept na sick days by si vzali všichni řidiči autobusů? Proboha, to je holý nesmysl.

Já teď navážu na předřečníka. Nebyla to náhodou sociální demokracie, která alternativně navrhovala, že by měli zaměstnavatelé povinnost sick days poskytovat, pokud právě neprojde zrušení karenční doby?

To znamená, že žádné první tři dny neplacené, žádných 60 % od dalších dnů. A co myslíte? Myslíte si, že všichni zůstanou doma, protože prostě přece jim to vůbec nic neudělá na jejich příjmech? Chodí tam také i ti, kteří jsou nachlazeni, roznášejí tam dál tu nemoc. Takže to jenom konkrétní příklad, kdybyste já tady nebudu říkat na mikrofon, ale pracuje tam jeden můj blízký, takže to vím velice dobře. Klidně vám tady popíšu, jak to tam funguje.

Je to bohužel tak. A nikdo tím neříká, že tím chceme nějak dehonestovat lidi, kteří jsou opravdu nemocní, kteří jsou opravdu v tíživé situaci. Poslankyně Jana Černochová s faktickou poznámkou. Tak o logice už tady mluvil náš pan předseda klubu Stanjura. Já se vůbec nedivím, že ten výsledek sociální demokracie v Praze je takový, že se sociální demokracie nedostala ani do Zastupitelstva hlavního města Prahy.

A je to samozřejmě o těch manažerech. Vždycky to je o tom, že musí to volno nahlásit svému nadřízenému. A samozřejmě že na něm je, jestli řekne ano, beru na vědomí, anebo je zapotřebí zajistit dopravu, obslužnost, cokoli. Máme přepážková pracoviště.

Děkuji za slovo. Já bych se vrátil k základu.

V roce 2009 bylo zrušeno nemocenské pojištění. To znamená, ty peníze mu zůstanou v kapse. Nikdo mu nebrání, aby si ty peníze, které ušetřil, strčil doma do slamníku, a pak když je jednou na rok nebo dvakrát za rok nemocný, aby je použil na krytí nákladů na ty tři dny, kdy není doma. Pravicový pohled je: Jsem zodpovědný za to, jak se chovám vůči sobě, vůči společnosti.

A bavíme se také o tom, že v současné době vy nenavrhujete to, aby ten zaměstnanec zase platil nemocenské pojištění.

Prostě chtěl jsem vystoupit. Chtěl jsem reagovat prostřednictvím vás, pane místopředsedo, na kolegyni Pekarovou.

No samozřejmě že nemůžou, protože mně píšou maminky, já jsem o tom mluvil ve svém prvním vystoupení, pro které těch tisíc korun nebo dva tisíce korun, o které přijdou za ty tři dny nemoci nebo za celou tu nemoc, je prostě hodně. A paní kolegyně mi připomněla výrok manželky Ludvíka XVI.

Děkuji.

Ale nemohu nereagovat samozřejmě. Víte, vy když to máte v názvu, jako strana, tak to neznamená, že se chováte sociálně zodpovědně.